Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych uvedla tento bod, a to následovně. Podle § 52 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna musí jako suverén schválit zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny, a protože v průběhu tohoto volebního období došlo ke změně zástupců našeho poslaneckého klubu, jednak ve věci místopředsedů Sněmovny, členství v poslaneckém klubu pozbyl poslanec Vondrák, tak se samozřejmě logicky tyto skutečnosti promítly do navrhovaných změn zasedacího pořádku, které vám tady nyní za hnutí ANO přečtu na mikrofon, tyto změny, a ty se dotýkají konkrétně našeho poslaneckého klubu.

Tak je to v pořádku.

Otevírám všeobecnou rozpravu, do které je přihlášena... Dobře, takže se zeptám, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není, a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se přihlásila paní předsedkyně Schillerová.